Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

První vlna ukončovacích nót byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá v první polovině roku 2016.

Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní ministryni.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jan Kubík. Prosím, pane zpravodaji. Dobrý den.

Po odůvodnění náměstka ministryně financí magistra Ondřeje Landy, zpravodajské zprávě inženýra Jana Kubíka a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji panu zpravodaji, a jak jsem již řekl, tak tímto návrhem se zabýval také rozpočtový výbor. Zpravodajkou výboru je paní poslankyně Ivana Nevludová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Po úvodním slově náměstka ministryně financí pana Landy, zpravodajské zprávě poslankyně Nevludové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje